Znovu zdůrazňuji, že od toho, když tady není nouzový stav a nejsou tady podmínky pro nouzový stav, tak je tady zákon na ochranu veřejného zdraví, krizový zákon, takže samozřejmě dneska legislativa České republiky dokáže ošetřit to, abychom se postarali o zdraví našich občanů. Podle návrhu vládní novely mohou opatření dokonce nově vydávat nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také ministerstva obrany a vnitra. Navíc bude možné obecným mimořádným opatřením stanovit plošně jakousi samokaranténu všem lidem, kteří mají pozitivní antigenní test nebo se vracejí ze zahraničí z nějaké rizikové oblasti, přičemž riziková oblast návrhu není ani blíže specifikována.

Vy jste slibovali, obelhali jste voliče, říkali jste, jak všechno bude srozumitelné. Když se zeptáte občanů na ulici, tak vůbec nevědí, jaká jsou opatření, co vlastně navrhujete.

Jaké kompenzace, když přece nebudou opatření už prostě. Takže takový nesmysly dokonce. A já jsem rád, že občané to viděli a také to dali panu ministrovi v diskusi jasně najevo, ať prostě přestane říkat nesmysly.

To je úplně šílený.

Teď bych rád navrhl druhý bod. Omlouvám se, pane předsedo.

To není na vás. Naopak děkuju za ten dotaz, takhle bych to formuloval. Takže pochopitelně i u dalších bodů vám rád zopakuji, abychom si to poznamenali zcela přesně.

A my prosazujeme ukončení diskriminace neočkovaných.

Masivní testování ve školách a firmách je v současné době neopodstatněné, zcela nesmyslné a stojí nás všechny nadále 3 miliardy korun měsíčně.

Oni nekomunikují, nebo komunikují málo, nedostatečně.

Je to v pořádku, já problémy nemám. Já problém nemám. Mluvím o demokratickém souboji argumentů. Já s tím problém nemám, ale to si stěžují média na vás.